Považoval jsem to a stále to považuji za rozumnou příležitost, jak zabezpečit a oproti bývalému modelu zvýšit své prostředky na stáří. Teď přišla vláda sociální demokracie, ANO a KDUČSL, která se snaží na politický nátlak sociálních demokratů tuto pro mě rozumnou příležitost, jak se zabezpečit na stáří, zlikvidovat. V takovém případě, pokud se tak stane, by stát z důvodů čistě ideologických fakticky nedodržel pravidla, která uzákonil, a musí dobře vědět, že státi se klientem důchodového spoření bylo pro každého účastníka rozhodnutí vážné, rozhodnutí, z něhož pramenily povinnosti klienta, pojišťovny, ale také státu. Nechci zde hovořit, co nabízí ona tolikrát vzpomínaná důchodová komise vedená panem profesorem Potůčkem oproti stávajícímu modelu. Demontáž, resp. zrušení druhého pilíře a kosmetické úpravy prvního a resp. třetího pilíře, které určitě nevedou k žádoucí motivaci občanů si spořit na důchody. Ano, i předchozí vláda Petra Nečase předpokládala, že s ohledem na vývoj naděje hranice dožití bude po určité době analyzován systém nastavení hranice důchodového věku. On nemá, jak dobře víte, nějakou konečnou věkovou výši, protože těžko můžeme předvídat, co se stane za třicet nebo padesát let.

Návrhy této komise v rámci doplňkového penzijního spoření jsou také pouze dílčí, byť některé lze určitě v budoucnu aplikovat, o některých lze diskutovat jako je osvobození od daně z příjmu i na výplaty penzí na určenou dobu nebo snížení minimálního věku pro účast ve třetím pilíři. Dámy a pánové, tímto sněmovním tiskem fakticky zastavujeme vstup nových účastníků do systému důchodového spoření. V krátkém a stručném odůvodnění tohoto kroku, jak představuje důvodová zpráva, se mluví o nezbytnosti zastavení vstupu nových účastníků, a to ještě v předstihu před jeho ukončením, čímž bude zamezeno nárůstu počtu účastníků v době před ukončením systému. O ukončení, nebo resp. zrušení druhého pilíře se mluví vážně od okamžiku, kdy tato vláda nastoupila před rokem. A já nevidím, že by se nějak dramaticky zvyšoval počet účastníků důchodového spoření.

I teď je stále možnost vstupovat do důchodového spoření a zvyšovat počty účastníků.

Nevidím tedy důvod, abychom předjímali něco, co nakonec nemusí vůbec platit. Dobře víme, že na ukončení důchodového spoření měli a možná i jistě mají koaliční partneři rozdílné náhledy a demontáž důchodového spoření se zahajuje jen z toho důvodu, že do jeho rušení především sociální demokracie před volbami politicky hodně nainvestovala na rozdíl od ostatních členů stávající koalice. Proto v podrobné rozpravě ve druhém čtení navrhnu vypustit z článku I Přechodná ustanovení odstavec 1, kterým se zastavuje vstup nových účastníků, protože v situaci, kdy není rozhodnuto o tom, jak bude vypadat důchodový systém, zda skutečně dojde ke zrušení druhého důchodového pilíře, mám za to, že tyto kroky jsou velmi předčasné a velmi neodpovědné. Děkuji za pozornost. Takže nejprve dvě minuty pro pana poslance Opálku. Děkuji, pane předsedo. Já jenom pro upřesnění. Co se týká projednávání tohoto zákona při schvalování důchodového spoření, tak sice byly přikázány výboru pro sociální politiku, ale ta situace tam byla zajímavá a ten druhý doprovodný nebyl vůbec projednáván, protože k němu nebylo stanovisko vlastně ani ministerstvem pořádně sděleno. Tak jenom pro informaci. To byla faktická poznámka a nyní přednostní právo pana předsedy Kalouska. Po něm je řádně přihlášen pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo.

Z ryze propagandistického hlediska bych tady rád složil poklonu té hysterické propagandě, protože evidentně zapůsobila, evidentně vyděsila i ty lidi, pro které by byl druhý pilíř nepochybně výhodný, neboť by posílil zásluhovost v jejich penzijním zabezpečení na úkor rovnostářství, že si to radši neriskli, protože předpokládali, jak některé historické zkušenosti v naší zemi jsou, že pak někdo přijde a sebere jim to. To se skutečně podařilo.

A dobře víme, my, kteří se tím zabýváme již mnoho, mnoho let, že to prostě v jednom pilíři nejde, neboť to jde proti sobě. Zásluhovost, o které vy mluvíte v rámci třetího pilíře, už je mimo povinné pojištění.

Pokud ten druhý pilíř rušíte, rušíte zásluhovost ve prospěch rovnostářství a nemáte alternativu.